Já jsem si to sama několikrát zažila. A není pravda a můžu vám opravdu, pane ministře garantovat, že to vím, není pravda, jak se píše v té vaší zprávě, že do schránek dotčených lokalit bylo něco vkládáno a že byli rezidenti informováni.

To je moje otázka na vás.

Já se domnívám, že opravdu ne.

Chtěla bych znát podrobné informace o ulicích, tak jako to bylo v minulosti.

Já si dovolím, možná abych nezdržovala ještě další kolegy, kteří mají přednostní právo, protože asi program nám neschválíte, tak bych možná si dovolila kromě toho, že se budeme pokoušet načíst, v případě že schválíte program, usnesení, které bychom chtěli přijmout, ale pokud program neschválíte, tak si skutečně myslím a mohu veřejnosti slíbit sama za sebe a snad i za své kolegy, kteří se mnou sedí ve stálé komisi pro kontrolu bezpečnostních sborů, resp. Generální inspekce bezpečnostních sborů, že se budeme každým jednotlivým případem, který k nám doputuje a který bude poukazovat na některé selhání některého příslušníka bezpečnostního sboru, velmi podrobně zabývat. Stejně tak bych byla ráda, abychom v této debatě, která tady dneska bude omezena tím časem, pokračovali i na bezpečnostním výboru, protože skutečně těch otazníků máme celou řadu, a byť ta zpráva není úplně obsáhlá, tak mám tady celou řadu konkrétních poznámek nad konkrétními popisy situací, které vím, pane ministře, a vy to možná nevíte, že jsou uváděny nepravdivé.

Mně to přijde jako velmi špatná práce ministerstva, která skutečně se odráží v tom, že máme tady jednat o něčem, co dostaneme v pozdních nočních hodinách, a ještě tam jsou věci, které se nezakládají na pravdě.

Pak následoval CzechTek, kdy zase na základě politického zadání to dopadlo takto zvláštním fiaskem, na jehož konci bohužel nebyla rezignace tehdejšího ministra vnitra. Pak zase policie si své dobré jméno chvíli budovala a dnes se zase dostáváme právě těmito represivními opatřeními do situace, kdy veřejnost ztratila důvěru v Policii ČR. A to není přeci naším cílem jako zákonodárného sboru, abychom popírali to, že systém státu tvoří bezpečnostní složky, kterým bychom měli věřit, důvěřovat a moci se na ně spolehnout, aby skutečně platilo heslo, že mají pomáhat a chránit. Ale pomáhat všem a chránit všechny ne selektivně, tak jako jsme toho byli bohužel svědky a jsou tyto záležitosti zdokumentovány. Není pravda, že nedocházelo k porušení práva, jak říkal pan policejní prezident, že se omlouvá za to FAMU což já kvituji s povděkem.

A tohle jsou přesně všechno věci, které já budu chtít jako místopředsedkyně stálé komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, budu chtít tyto jednotlivé incidenty prošetřovat, resp. pan ředitel nám bude poskytovat informace, jak byly tyto incidenty prošetřeny. Já si opravdu na závěr dovoluji vyslovit nějakou naději, že to, co se tady v těchto nedávných dnech stalo, je něčím, co se nebude opakovat. Že se nám nebude podobná situace opakovat znova 17. listopadu, až budeme slavit opět výročí sametové revoluce, že se nebude opakovat situace, kdy opět policie selektivně rozhodovala o tom, koho na shromáždění pustit chce a koho nechce, že tam zase nebude pan kancléř Mynář nebo někdo jiný, kdo bude vydávat kvazipovolenky a říkat vy jo, vy ne.

Může se tedy stát, že někteří politici v této Poslanecké sněmovně budou v čase před volbami chtít konat shromáždění a dohoda mezi paní Krnáčovou z ANO a zástupci Ministerstva vnitra za ČSSD bude taková, že se udělá dopravní omezení, neoznámí to předem subjektu, který chce shromáždění konat, a vlastně se to shromáždění stejným způsobem zruší? Nepřijde vám to nebezpečné? Kolegyně, kolegové, teď jste vy v pozici, ale v příštím volebním období můžete být v opozici a může se vám stát, že bude chtít někdo potlačovat i tato vaše práva. Kde až to skončí?